Přistoupíme k hlasování. Je tady návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu k dopracování.

Hlasování pořadové číslo 161, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 84. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Mám tady pan poslanec Zahradník. Prosím. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, navrhuji, aby zákon projednal také výbor pro životní prostředí.

S ohledem na dopad do správního řádu i na obce a města si dovoluji navrhnout zároveň, aby byl zákon poukázán také do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Budeme hlasovat o přiřazení výborům. Prvním hlasováním bude přikázání výboru životního prostředí. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 17. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 11. Poslední hlasování je přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Návrh byl zamítnut. Konstatuji, že tento tisk nebyl přikázán dalším výborům. Tímto končíme projednávání tohoto tisku.

Prosím. Chtěl bych jenom krátce, dámy a pánové, pane předsedající, okomentovat to hlasování.

Protože kde jinde se mají diskutovat aspekty životního prostředí než na výboru pro životní prostředí? Což zde u tohoto pultíku zaznělo. Nechápu, proč najednou to tím hlasováním na žádný související výbor posláno nebylo.